V tom roce 2013 to byla přírodní katastrofa.

Tady bylo řečeno, jak dlouho trvalo zadání toho posudku.

Takže dneska prostě říkat, že to je strašně dlouhá doba a kdo ví, proč je to tak a co se tam dělo... No dělala se jednoduchá věc. Prostě se nejdříve zadalo odstranění toho svahu, až se ten svah odstranil, tak se mohla dělat analýza toho svahu. Nic jiného se dělat nemohlo.

Já chci za sebe říct, že nemám problém s tím bodem 2 a nemám problém s bodem 4. Protože je sice hezké, když se usnese Sněmovna o tom, že předložíme výsledek auditu v červnu, ale vzhledem k tomu rozsahu my se musíme firem, které takový audit budou schopny udělat, zeptat, kdy takový výsledek jsou ony schopny udělat. Myslím si, že pak je jenom otázka, abychom v případné soutěži na tento audit našli firmu, která to v termínu a v čase bude schopna udělat. Tolik za mě. Vypadá to, že ano. Prosím. Děkuji. Já odmítám, že se blíží volební období. Promiňte, ale jestli dva sousední dálniční úseky jsou prodraženy 3,5krát, tak to přece není o žádném volebním populismu, to je objektivní fakt. Je tady snad někdo, kdo nevěří zprávě NKÚ? Asi ne. A já jsem o to žádal už delší dobu. Pak už jsem byl vyhozen, tak jsem nestačil trvat na tom, aby to bylo dokončeno. Stát přišel o obrovské peníze tím, že to musel vyřadit z financování z evropských fondů. Proč je tam slovíčko forenzní. Jak si někdo vůbec může dovolit, pane ministře, jak si může dovolit u nedokončené stavby zašmelit nebo sešrotovat stavební deníky? Vždyť tam přece potom za dokončená díla jsou i delší odpovědnosti než jenom záruční lhůty. Nezlobte se na mě, to vypadá skoro na to, že by na ŘSD měla nastoupit policie. A proto forenzní.

Tak postavme novou a tamto bez náhrady zrušme, protože tohle už teda je opravdu velmi podivné.

To není malá částka. To je přece zásadní žaloba. Já jsem tady četl, protože mám jenom kusé informace... tak zveřejněte úplně všechno konečně. Co tam máte co tajit? A teď tedy, jestli nebude reakce, tak už mám jenom návrh usnesení. Vzhledem k tomu, že jste dokončil své závěrečné slovo, já tedy otevírám rozpravu podrobnou. Eviduji vaši přihlášku a žádám vás, abyste přečetl návrh usnesení. Bod číslo 1 bude znít a já to tady ještě, jestli dovolíte, u kolegy Hovorky rozdělím.